Pozměňovací návrhy na jednání výboru načteny nebyly.

Opakuji, rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Takže situace, kterou jsme tady ještě neměli. Otevírám tedy podrobnou rozpravu k tomuto bodu. S přednostním právem pan předseda Bartošek, jinak je přihlášen do podrobné rozpravy pan Kaňkovský. Děkuji. Přehlasovali jste nás. Fakt tomu nerozumím.

Tak zpochybňuji hlasování.

Kdo je pro vyhovět námitce? Kdo je proti? Hlasování číslo 172. Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme opakovat hlasování, jehož obsahem je schválení nebo neschválení obecné rozpravy. Hlasujeme o tom, zda vedeme obecnou rozpravu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, zda zazní návrh na omezení řečnické doby. Vidím poslance Kubíčka, který vždycky chodí.

Děkuji. O tomto návrhu budeme bezprostředně hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby?

Návrh přijat byl. Do obecné rozpravy je v tuto chvíli ... Otevírám rozpravu.

Aspoň se mi hlásil ještě v té předchozí části. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Diskutovali jsme to tady už v průběhu měsíce března a dubna, kdy jsme vyzývali vládu, aby se připravila na dopady ve financování zdravotní péče. Konkrétně já jsem vyzýval vládu k tomu, aby jako první krok připravila návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce o 500 korun. Zaznělo to tady dvakrát.

Pokud jsme ale dokázali nějakým způsobem najít finance, které budou v tom veřejném zdravotním pojištění chybět, protože výběry pojistného, jak už dneska vidíme, stagnují, tak je potřeba udělat ten druhý důležitý krok, a to je, jakým způsobem ty finanční prostředky nasměrovat k poskytovatelům zdravotní péče. K tomu by mělo směřovat pověření Ministerstvu zdravotnictví, aby vytvořilo tu takzvanou kompenzační úhradovou vyhlášku.

Je to skutečně velmi důležitý dokument, který nabývá na důležitosti ještě více než kdy jindy. A je to něco úplně jiného, než když jsme v příloze tisku 868 měli pouze obecné teze. Mohu říci, že tak jak jsme zatím měli možnost vyhodnotit tu první verzi úhradové vyhlášky, a je to dokument velmi obsáhlý se spoustou velmi sofistikovaných vzorců, tak mohu konstatovat alespoň za naše experty, že považujeme za velmi slušně řešenou akutní lůžkovou péči i financování v řadě dalších odborností. Jsou ale některé segmenty péče, které podle našeho názoru a podle rozborů ekonomů z těch jednotlivých segmentů úplně dobře řešené nejsou, a já se zmíním o třech z nich. Tím prvním, který, jak jsem přesvědčen, není úplně správně řešený, je segment následné péče, a to včetně paliativní a hospicové péče. Tam Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že nedojde k omezení péče. A ta data skutečně ukazují, že k významnému propadu objemu péče nedošlo. Ale je potřeba se na to dívat ještě optikou těch zvýšených nákladů.

Takže tato zařízení měla velmi zvýšené náklady nejenom na dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, ale také na personální náklady. A tady bych chtěl vyzvat pana ministra, aby ještě v tom následujícím období do té finalizace úhradové vyhlášky s tímto segmentem vstoupil v jednání.